Neznám nikoho takového.

Děkuji za pozornost. Děkuji pěkně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážený pane ministře.

Ale v našem případě tomu tak není.

Takže tady prosím, abychom byli k tomu korektní. Děkuji pěkně.

Jste tady plus minus rok a je to splněno? Není to splněno.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Současná vláda rozpočet snížila a v březnu letošního roku schválila rozpočet ve výši 89,1 miliardy korun.

Když se schvaloval letošní rozpočet, podával jsem dva pozměňovací návrhy, aby tyto zkrácené finanční prostředky byly do rozpočtu obrany vráceny. Důvodem návratu finančních prostředků do rozpočtu bylo, aby tyto prostředky byly rychle a efektivně využity v rámci uzavřených rámcových smluv nebo případné urychlení plnění rámcových smluv s ohledem na operační potřeby armády. Jako příklad jsem uváděl využití rámcových smluv na munici, výstrojní součástky a další.

Proto jsem se rozhodl, že tuto novelu rozpočtu na letošní rok nepodpořím.